A ještě si dovolím říci, že výbor pro bezpečnost poté přijal také ještě doprovodné usnesení. Už se prosím usaďte na svých místech. Děkuji za slovo.

A můžu poprosit konkrétněji? Budeme muset dohledat, kolik je těch A.

Takže první budeme hlasovat protinávrh, abychom proceduru zachovali s tím, že návrhy A budou hlasovány jednotlivě.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 213. Proceduru máme schválenu. Poprosím pana zpravodaje, aby pokračoval. Děkuji, pane předsedo. Takže legislativně technické úpravy načteny nebyly, takže ty hlasovat nebudeme a můžeme tedy přejít na hlasování o pozměňovacích návrzích pod bodem A, a to tedy, jak jsme si teď v rámci procedury stanovili, jedním hlasováním. Jedná se o pozměňovací návrhy výboru pro bezpečnost.

Stanovisko výboru pro bezpečnost je doporučující. Stanovisko navrhovatele? Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro pozměňovací návrhy pod označením A? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Jedná se o využívání pracovníků v rámci zastřeného zprostředkování zaměstnání tomu, koho pracovníci fakticky pracují. Bude zde hrozit pokuta za přestupek, neboť i ten z této činnosti má prospěch. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh přijat.

Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat současné vymezení kategorie rodinní příslušníci občanů EU v § 15a zákona o pobytu cizinců a odstranit z novely všechna zpřísnění pro vzdálené rodinné příslušníky a nesezdané páry. Stanovisko výboru: nedoporučující. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro?

Návrh byl zamítnut. Jedná se o rozšíření okruhu cizinců spadajícího do systému veřejného zdravotního pojištění o další kategorie, to jest děti s dlouhodobým pobytem. Stanovisko výboru nebylo přijato. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru nebylo přijato. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Nyní můžeme hlasovat návrh zákona jako celek. Stanovisko výboru: doporučující.